Ne, já vím, že nečetla, ale přece ten zákon není jenom o platech učitelů. Chápu, že to je lákavé politické téma. Mimochodem, z těch vyjmenovaných asociací zazněla tady řada věcí, které nebyly zcela pravdivé.

Opravdu ne, v žádném případě ne. Ale co chci říct, tam jsem mířil, ten zákon obsahuje daleko zásadnější věci, než je toto.

Velmi často odborník přináší do té školy víc.

Tomu máme zabránit právě i tím, že budou mít svého supervizora, který bude provázet, ať už v rámci pedagogické praxe na vysoké škole, nebo potom v prvních letech jeho učitelské praxe ve škole. To je podle mě to cenné, co v tom zákoně je, a velmi bych si přál, aby když ne dnes, tak aby v pátek byl tento zákon schválen, poslán do Senátu, protože je to důležitý příspěvek pro kvalitu vzdělávání v České republice. Děkuju za pozornost. Také děkuji a máme tu čtyři faktické poznámky. Děkuji za slovo. Rozumím, vaším prostřednictvím, slovům pana profesora Vondráka, který říká, že si nemyslí, že by to muselo být včleněno do zákona.

Prosím tedy o to, abychom alespoň ty sborovny nerozdělovali na základě tohoto návrhu, protože skutečně učitel jako jednoznačný garant vzdělání dětí, mládeže si myslím, že tento bonus si mimořádně ne zaslouží, ale je mimořádně nutný, aby ta jistota ve školách byla. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Takže tam je potřeba si uvědomit, že poklesly reálné mzdy, což se propsalo i do těchto platů.

Děkuju.

Děkuji za slovo. Že je potřeba posilovat roli manažera školy, ředitele jako manažera školy, s tím naprosto souhlasím, nicméně vy to těm ředitelům ale vůbec neusnadňujete.

A co udělá ředitel školy?

A co udělá ředitel školy?

Děkuji a další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Rais.